Fungování sdělovacích prostředků, protože si uvědomme, já už jsem to tady říkal, že nepojede internet, nepojede televize, nepojede rádio, protože všichni mají tyto přijímače na bázi elektrické energie. Velmi se obávám toho, že zkolabuje zdravotní péče, protože nemocnice sice mají generátory, jsou na to připraveny, ale nejsou připraveny na dlouhodobější výpadky, které budou trvat několik dní.

Pokud se toto nepodaří zajistit, lze očekávat vypuknutí epidemií, občanských nepokojů, rabování a jiných forem společenského násilí a chaosu. Proto je třeba uvažovat a jednat s předstihem, abychom se mohli na tuto situaci připravit předem, v době, kdy ještě máme dostupné prostředky, které nám pomohou tuto situaci zvládnout, kdy ještě můžeme všechny občany poučit, jakým způsobem se na tuto situaci připravit, a taktéž se na to informačně i materiálně připravit z hlediska orgánů státní správy, které budou nezbytné pro zachování fungování struktury naší společnosti. Neakceptování této skutečnosti mně připadá jako neodpovědné hazardování s naší budoucností, která je tak zahalena v hustých mlhách, pokud bude pokračovat současný vývoj.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dámy a pánové, tady ve Sněmovně jsme průřez různých profesí, povolání a tak dále, máme tady učitele, policisty, inženýry a tak dále.

Mé dva pozměňovací návrhy, které nebyly podpořeny rozpočtovým výborem, mají svoji logiku a vycházejí právě z praxe. Když se zeptáte zástupců základních škol, středních škol, mateřských škol, oni mají obrovský problém. V tomto rozpočtu, klasickém rozpočtu, já už jsem navrhoval navýšení ONIV, došlo k situaci, kdy peníze nebyly, nebyl rozpočet krácen, ale byla jedna miliarda přesunuta z veřejných škol na školy soukromé, a to bez náhrady.

A nemohou jinak, prostě musí to zaplatit, například prvních 14 dní dovolené, školení učitelů, pomůcky a tak dále. Čili ono se to musí zaplatit. Já už jsem upozorňoval, že to bude velký problém, a moje slova se potvrdila.

Pak samozřejmě jsou určití zřizovatelé, kteří jsou natolik kompetentní, že chápou ty problémy, takže i v rámci svých kompetencí ty finance navyšují sami. To znamená, že ti ředitelé se budou dostávat do neřešitelné situace, dostanou se prostě takzvaně na dno. První krok tedy bude, že se sníží nenároková složka platů pro pedagogy. To znamená, že se ztratí veškerá motivace dělat něco nad rámec svých pracovních povinností. Proč bych pracoval tři čtyři hodiny odpoledne navíc, když nakonec stejně dostanu naprosto ty stejné peníze jako kolega, který prostě, když mu padla, tak prostě jde domů?

To znamená, já velice kvituji, že vláda skutečně splnila ten svůj záměr navýšit peníze na platy nepedagogických pracovníků. Když se ovšem podíváte do tabulek, kde jsou přesně vymezené ty platy, tak i tak i po tom navýšení stále někteří zaměstnanci budou pod hranicí minimální nebo zaručené mzdy. Výsledek? To je ten důvod, proč jsem tyto dva návrhy podal.

To je vše. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se pardon, ano, prosím, pane poslanče. Já děkuji za upozornění. Naprosto souhlasím i s tím, že to přesouvání je naprosto legitimní. A jak jsem říkal, v současné době tuto hromádku i doplňují zřizovatelé.

Ale já říkám, dostaneme se do situace, kdy v této hromádce už ty finance nebudou. Na tom jsem to stavěl.